Říkali: Víte, pane ministře, vy uděláte spoustu věcí. Ano, udělal jsem chyby, dopustil jsem se některých věcí, které bych třeba zpětně neudělal. Kdo z vás nikdy neudělal chybu? A kdo se dokázal omluvit? Jste znepokojen situací v Národním divadle? Já ale zjišťuji, že už delší dobu se objevují některé informace o Národním divadle, o finančních tocích a dalších věcech. Já s tím nemám problém, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, protože právě Národní divadlo má jednu obrovskou výhodu. Má garanční radu. A garanční rada bude rozhodovat.

Chtěl jste vědět, jestli bude stát nebo nebude stát. A ministr v demisi si to dovolil podepsat. A už jsem vám také, také bych vám rád vysvětlil.

A je na Národní knihovně a na připravované pracovní skupině pro přípravu výstavby, nebo vůbec záměru, zda potřebujeme nebo ne novou budovu knihovny, aby se rozhodla, jakou cestou půjde. Není to žádný závazek, je to jenom velmi dobré gesto paní Kaplické, která se rozhodla poskytnout tato práva. Myslím si, že práci pana Kaplického nikdo zpochybňovat nemůže. Můžeme mít názor, jestli se nám líbí, nebo ne, ale určitě ne zpochybňovat. No, takže to máme memorandum. A ještě když vás musím takto komplikovaně oslovovat.

Já už vidím pana poslance, předsedu klubu, jak už se chystá, už si dal přednostní právo. Tak to jsem vás... Já chci říct jednu věc. Já si myslím, že, samozřejmě znovu se vracím k tomu, udělal jsem spousty chyb.

Myslím si, že i pan kolega Stanjura nemůže upřít, že jsem se snažil některé věci posunout.

Tak prosím vás, to je to, co nám tu nechali předkové.

Já jsem moc rád, že jste mě nasměrovali do Týna nad Vltavou, kde jsem se mohl seznámit s druhým otáčivým hledištěm, které prostě vzniklo z lásky těch lidí. Oni to tam postavili vlastníma rukama. A kdo tam byl z vás kolegů poslanců, kteří mě dneska kritizujete? Nikdo. Z těch, kteří jsou tady, ti kritici.

Já jsem se zastal veřejnoprávních médií. Podívejte se na ten stenozáznam, kdy jsem zde vystupoval, aby byly co nejdříve projednány výroční zprávy České televize. Ale já jsem si za tím názorem stál. A to, že nevystupuji úplně ke každému příspěvku, to zas nemusí znamenat, že s ním musím souhlasit. Víte, oni někdy ti občané přece jenom by měli být chráněni. Tak, nebudu to zdržovat, ale mám ještě asi dvacet stránek.

No to je perlička, to je skvělé. Děkuji za tu nahrávku. No jo, ale odboráři se nám na to podívali a říkají, pane ministře, vždyť je to tunel tisíciletí. No on to je dobrý nápad. Víte proč? No protože tři zřizovatelé, odsunout to od státu, dovést to do červených čísel a potom prodávat pozemky, já myslím, že to Národní divadlo má hodně pozemků tady takhle po Praze, které by se možná daly zajímavým způsobem zpeněžit, a posílit rozpočet Národního divadla. A já si myslím, že ty připomínky Ministerstva financí, které k tomu byly, jsou naprosto věcné, naprosto jasné a odkrývají tady ten skrytý záměr lépe, než by se to podařilo komukoliv jinému. Co tu máme dál?

Jasně. Já jsem tady vystoupil jako jediný obhájce programu České strany sociálně demokratické. Neměli jsme na to odvahu. Že jsem to odnesl já jako ministr kultury protože kdo jiný by to měl hájit? Tak jsem to tady prostě obhajoval. A netvrdím, že v některých věcech s vámi mohu souhlasit. Podívejme se na to. A nebudu to teď rozebírat dopodrobna. Já si myslím, že je to problém, který nechť konečně vyřeší Ústavní soud. Ale nenapadejte mě za to, že hájím program sociální demokracie. Ale já jsem jenom držel slib, který jsme dali my našim voličům. Já se snad ani nebudu zabývat tím, že říkáte, že jsme nenavýšili peníze. Prostě peníze v rozpočtu šly na památky, šly na to, co nám nechali předkové. Nešly víte na co? Nešly na ty malé památky obcí.